Je to pro nás velmi důležité.

Myslím si, že česká kultura si to určitě zaslouží. Děkuji. Nyní vystoupí v rozpravě pan předseda Jakub Michálek, po něm místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Děkuji.

Mnozí tady hovoří o ústavnosti, zákonnosti, dodržování právních norem, dodržování závazků a podobně, ale nedělají si s tím žádné starosti, když jim to nevyhovuje. My jsme součástí mezinárodního společenství, máme uzavřeno přes 200 mezinárodních smluv, ze kterých nám plynou povinnosti a závazky a také práva.

Dovolím si ocitovat reakci Čínské lidové republiky na to rozhodnutí, které tady bylo kritizováno. Budu velmi stručný, přečtu jenom část: